Já děkuji za slovo. Ona půlku už vlastně řekla paní poslankyně Ožanová přede mnou, vaším prostřednictvím.

To je úplně zcela logické.

Nic víc. Je to opravdu legislativně technické. Já jsem tu legislativu dělala a koukala jsem se na to a opravdu je to legtech. Není to žádný problém. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

Já se vám nebudu, ničemu, ani omlouvat.

Co se změnilo za ten rok? Dneska už nejsou pod takovým tlakem? A vy to chcete, vy vlastně... Oni říkají, že to má být míň. Oni se bojí, že to budete zneužívat! Oni se bojí toho, že vlastně to bude nějaké politikum, které vy na záchrance uděláte, a že odejde záchranka. Není to tak!

Co tím ztratíte? Oni budou naštvaní.

Pane ministře.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Všichni se shodujeme na tom, že jde opravdu pouze o legislativně technickou změnu, o opravu něčeho, co už tady bylo schváleno. Pak tedy nechápu, proč to nepodpoříte, a chci o to moc poprosit. Protože mám ještě jednu věc na mysli. Já jsem se účastnila zpracovávání vlastně těch prvních návrhů, které se týkají předčasných odchodů do důchodu u náročných profesí, a musím říct, že ty diskuse kolem toho jsou tak složité, že opravdu nevěřím tomu, že by bylo možné, aby se to stihlo a mohla vlastně tato změna pro záchranáře platit od 1. 1. 2023, Prosím, pojďme to dneska změnit, a prosím vás o to, abyste pro to zvedli ruku. Děkuju. Děkuji. Nyní je prostor pro faktickou poznámku pana ministra.

Víte to moc dobře, že ta možnost tam už nebyla.

A řekl jsem, že v září tady budeme projednávat ten návrh toho tisku, který prochází řádným legislativním procesem, je ukončené meziresortní připomínkové řízení a ten návrh půjde na vládu.

Děkuji. Vážené dámy a pánové, náš poslanecký klub SPD podpoří návrh, který přiznává plné a nezkrácené předčasné starobní důchody po dosažení 60 let věku zaměstnancům, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách integrovaného záchranného systému, jako jsou například zdravotníci a záchranáři či pracovníci horské služby, protože si jejich práce velmi vážíme.

Samozřejmě podporujeme i pomoc nezprostředkovaným pěstounům tím způsobem, že jejich péče o svěřené děti bude zahrnuta do takzvané náhradní doby důchodového pojištění, jejíž délka jim bude započítávána do odpracované doby pro vznik nároku na starobní důchod.

To považujeme za naprosto neodůvodněné a diskriminační. Také bych chtěl připomenout, že za SPD jsme podali novelu zákona o důchodovém pojištění, kde navrhujeme zvýšit základní výměru všech důchodů, tedy starobních, invalidních a pozůstalostních, z 10 % průměrné mzdy na 13 %. Dále jsme také podali návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun, abychom rodinám s nejmenšími dětmi do čtyř let věku pomohli zvládnout enormní růst cen všech základních životních potřeb. SPD podporuje slušné a pracující lidi a chceme jim pomoct v této současné době, kdy vláda neřeší zdražování. Děkuji za pozornost. Také děkuji za dodržení času. Prosím.

Už to je? Měsíční lhůta, můžu se zeptat?